To je nekonečný proces. Ve finále to samozřejmě šetří obrovské množství peněz zejména stavebníkovi, protože když se dozví všechny informace najednou, tak může samozřejmě všechno reflektovat spolu se svým projektantem do projektu jako takového a může samozřejmě i díky integraci pak ten jeden stavební úřad vyřešit celou problematiku efektivně a rychle.

I případné odvolání bude jednodušší. Dneska to funguje tak, že pokud dojde k odvolání, tak to samozřejmě jde na vyšší instanci, to znamená, pokud je obecní stavební úřad, tak odvolání je na krajském stavebním úřadě, to znamená na krajském úřadě, který známe dnes. A co se většinou stává?

I několik let!